V tom případě přednesu návrh usnesení. Omlouvám se, omlouvám se.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Začneme hlasováním o tom pozměňovacím návrhu, tak jak vzešel z usnesení ústavněprávního výboru. Hlasováno to bude jako celek.

Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se jestli má někdo připomínku k proceduře hlasování. Nikoho nevidím. Ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Přítomných 95, pro 12, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh?